Děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku, paní poslankyně Ožanová. Vážení pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Nevím, jestli jsem se nepřeslechla, ale porozuměla jsem, že jsou dva koaliční kluby? Tak kolik tedy Sněmovna platí těch klubů? Promiňte mi, ale toto jste opravdu řekl. Jinak já se ohrazuji, protože budu jeden z vystupujících, abyste mi sděloval, o čem mám nebo nemám mluvit. Děkuji.

Při ustavující schůzi se můžou pro vyjednávání o složení orgánů Poslanecké sněmovny kluby sdružovat.

Je to celkem jednoznačná věc. Děkuji. Jako první je přihlášen pan poslanec Feranec.

Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové.

Když dostaneme usnesení volební komise, kde je napsáno, že přílohou usnesení je stanovisko výboru, tak buď ať to tam je přílohou, anebo to tam nepište.

Už to tady zmínila paní ministryně Schillerová, tento názor někde jsem se dočetl zastává i ústavní právník pan Kysela a toho asi nelze úplně podezírat, že by nám nějak moc fandil.

Stalo by se to, že schůze by asi musela být přerušena na dobu, kde by splnil tu podmínku, to znamená, že by přestal býti ministrem. Takže opakuji znovu, bavíme se minimálně z mého pohledu o třech možných výkladech čl. 32 ústavy.

Co nasvědčuje tomuto výkladu?

Nemůže, slovíčko nemůže.

Můžeme se podívat i na třetí možnost. To znamená, že nemůže vykonávat. Kolik tady bylo v minulosti poslanců, kteří byli ve výborech a následně se stali ministry? Jmenováním ministrů zanikla jim funkce ve výborech? Oni asi nemohli ji potom vykonávat.